Válková Helena: Pro návrh.

Omluven.

Ženíšek Marek: Proti návrhu.

Adámková Věra: Pro návrh.

Tímto jsme hlasovali všichni. Táži se, zda všichni poslanci byli čteni, případně zda nejsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování? Prosím tedy ověřovatele, aby mi sdělili, jaký čas potřebují k zjištění výsledku hlasování. Potřebujeme 15 minut. Patnáct minut.